Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo, vážený pane ministře, zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu třeba na rozdíl od návrhu rozpočtu, který tady na této schůzi také projednáváme, nám dává určitý ucelený a objektivní pohled a přehled, jak to vy padá se skutečným hospodařením našeho státu. A chtěl bych tady zmínit dvě věci, které jsou podle mě podstatné a budou podstatné při pátečním rozhodování ve druhém čtení státního rozpočtu a při třetím čtení.